Prosím, pane předsedo.

Jaký to má smysl? Důležité je, zda ministr vlády České republiky lže, či nelže Poslanecké sněmovně. My jsme tu bohužel svědky toho, kdy ministr vlády České republiky prokazatelně lže Poslanecké sněmovně. Jestliže se pan ministr minulý týden omluví z rodinných důvodů a dnes nám tu tvrdí na záznam, že byl v zahraničí služebně a z pracovních důvodů, minimálně v jednom případě lhal.

Ale jak má být práce pořádná, když je postavena na lži?

Nebudeme hlasovat pro program této schůze. Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a nyní budeme hlasovat o návrhu pořadu 20. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen.

Zahájím hlasování o pořadu 20. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 2.